Děkuji, pane poslanče. A další přihlášenou poslankyni tady mám poslankyni Valachovou. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, mnohokrát jsme v tomto roce, ale i při schvalování státního rozpočtu na tento rok v minulém roce, diskutovali napříč politickým spektrem s velkou shodou možná jsme se neshodli skoro na ničem jiném než na tomto že naše vzdělávání, vzdělávací systém, školství je podfinancované.

To je pravda.

A teď zpochybňujeme zcela spravedlivé, férové financování škol konečně ve výši dopadu 10 mld. plus samozřejmě zvýšení platů učitelů a neučitelů, tak jak zavázala Sněmovna vládu. Takže pořád se nemůžeme těšit na to, že bychom se nějak významně polepšili ve financování škol. A stejně tak nevím, proč nás najednou opouští ta politická shoda v průběhu tedy už volebního období tyto peníze pro školy zajistit. Také je zcela jasné, že máme schválené nové financování škol.

To znamená, byla to dlouhá odborná, profesně náročná práce, která samozřejmě nebyla jednoduchá, ale a teď to je důležité všechny odborné asociace, a mně je líto vaším prostřednictvím, pane předsedající, že tady předkladatel je také necituje na mikrofon, to znamená školské odbory, Asociace základních škol, Asociace učňovských zařízení, CZESHA, největší asociace sdružující naše školy, všechny tyto asociace říkají zásadně odkladu ne! A také říkají, přestaňte si z nás dělat legraci, a jestli chcete opravdu změnit kvalitu vzdělávacího systému, dejte nám na to peníze. Ano, centrum nemá sílu. Ano, náš systém financování škol je byrokratický, a dokonce ano, jakoukoli změnu ve vzdělávacím systému prosazujeme, byť je sebelepší nebo sebelépe odpovídá moderním vzdělávacím systémům, vždycky narazí na zásadní limit a tím je podfinancování českého školství a neférový systém financování škol. Tak to prostě je.

Na druhé straně, vážené kolegyně a vážení kolegové, mějte na paměti, že jakékoli zvýšení a já si přeji, aby bylo co nejvýznamnější ohodnocení učitelů i neučitelů se okamžitě promítá logicky do dopadu nového financování. Takže se tady prosím nezkoušejme z toho, že pokud se mezitím podařilo dvakrát významně navýšit platy a mzdy, tak se divíme, že bude dopad změn financování dražší. Protože já pevně věřím, že všechny politické strany budou plnit to, že každý rok se bude významně navyšovat ohodnocení učitelů i neučitelů. No a potom je ještě důležité říct, že z hlediska dopadů nového financování škol je potřeba říct, a je potřeba férově říct, že nejde jenom o dopady, skutečné dopady nového financování.

To opravdu nechci. Ale co se ještě ukazuje u nového financování škol? Ukazuje se to, co jsme měli zameteno pod koberec dlouhé roky ve školství.

Měli jsme o tom nedávno velkou rozpravu a všichni jsme chtěli zlepšit podmínky. Tak teď je ten okamžik. Teď je ten okamžik, najít finance, aby provozní doba mateřských škol byla poctivě financována.

Toto všechno má napravit nové financování. A upřímně řešeno, nové financování usvědčuje celý systém stávajícího financování z obrovského pokrytectví. A já chci, aby to skončilo. Děkuji vaším prostřednictvím, pane předsedající, za aktivní přístup krajů a za to, co tady sdělil na plénu pan zpravodaj.